Ta degradace úřadu veřejného ochránce práv dostoupila až tak daleko, že se ozývají hlasy na zrušení tohoto úřadu. Bezesporu to je ideologickým zaměřením současné šéfky úřadu, a naopak je jasné, že například její zástupce pan doktor Křeček by měl vrátit úřadu zpět cestu ochrany práv českých občanů, protože většina je obětí nepřizpůsobivých menšin a má nárok na ochranu svých práv jako kdokoli jiný.

Děkuji za pozornost.